Hlavním cílem novely je podle předkladatele zabránění zcizování lesů. Předkladatel novely opírá nutnost přijetí zákona o zkušenost z praxe, kdy současná pravidla hodnotí jako nedostatečná. Poukazuje také na množství tlaků ze strany podnikatelských subjektů prosazujících privatizaci lesů ve vlastnictví státu či usilování o dlouhodobý pronájem těchto lesů k hospodaření. Navržené úpravy jsou v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh přímo neimplementuje právo Evropské unie a nebude mít žádné negativní dopady na státní rozpočet. Vláda však k návrhu novely na své schůzi dne 22. prosince 2014 vyjádřila neutrální stanovisko. Dovolím si nyní ale upozornit na některé formulační a legislativní nedostatky, které by v budoucnu mohly vést k interpretačním a aplikačním problémům při schválení této novely zákona o lesích. V prvé řadě je zapotřebí říci, že autoři novely již v samotné formulaci východiska v bodě 1.2 důvodové zprávy tvrdí, že zcizováním lesů ve vlastnictví státu dochází k výraznému snižování celospolečenských funkcí lesa. Tady je třeba upozornit, že rozsah, v němž les plní své funkce, je zcela nezávislý na tom, zda je vlastníkem stát, obec, kraj, veřejná škola, církev nebo soukromá osoba. Tvrzení z důvodové zprávy se neopírá o žádné přezkoumatelné zjištění či výsledky relevantního výzkumu. Považuje je tedy čistě za účelové, které dehonestuje tisíce nestátních vlastníků lesů jako jsou obce, kraje, veřejné školy, církve a soukromé osoby.

To se týká především do budoucna žádoucích arondačních převodů lesů do vlastnictví vyšších územních samosprávných celků pro potřeby například výuky žáků středních lesnických škol.

Nelze také pominout téměř nevyhnutelné problémy, které by nastaly v rámci dosud probíhajících restitučních převodů.

Z novely by také vyplynuly mnohé legislativní nepřesnosti, které jsou popsány ve stanovisku vlády, pod které se také přihlašuji. Celkově považuji tento návrh zákona za zcela zbytečný. Současná právní úprava dovoluje převod lesa ve vlastnictví státu na jiné osoby pouze za předpokladu předchozího souhlasu Ministerstva zemědělství České republiky, což považuji za dostatečnou záruku. Z těchto důvodů budu v rámci rozpravy navrhovat zamítnutí tohoto návrhu v prvém čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a otvírám tedy obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, předložený návrh sice nechci zcela zavrhovat, nicméně některé jeho nedostatky pokládám za tolik závažné, že bychom tento návrh měli projednávat velmi pozorně. Jak se uvádí i ve vládním stanovisku, předloha není natolik dokonalá, za jakou ji předkladatelé v důvodové zprávě považují. Mezi vládními výtkami najdeme upozornění na nedostatečné rozpracování výjimek ze zákazu zcizení státních lesů. Ten by se tak mohl dotknout zcela legitimních procesů, například restitucí, a to včetně církevních.

Což měla dokázat jakási právní expertiza. Požádala jsem proto o ni. Ovšem ani po téměř půl roce jsem nedostala možnost se s ní seznámit. I to mě vede k přesvědčení, že bude nutné tuto předlohu když ne rovnou odmítnout, tak důkladně projednat ve výborech Poslanecké sněmovny. Mezi nimi i ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj kvůli dopadu tohoto zákona na malé obce, o kterém předkladatelé hovoří.

Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní s přednostním právem pan ministr kultury. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Jeho cílem je zabránit zcizování lesních pozemků ve vlastnictví státu. Jakkoliv lze s předkladateli sdílet snahu o zachování lesů pro národní bohatství i zajištění zvýšené ochrany přírody a krajiny, nutno upozornit, že předložený návrh zákona má zásadní formulační nedostatky, neboť například neobsahuje výjimky ze zcizování lesních pozemků ve vlastnictví státu, což by v budoucnu mohlo vyvolávat vážné interpretační a aplikační problémy.

Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku na tyto problémy a nedostatky poukázalo, přičemž vláda na své schůzi ze dne 22. prosince 2014 návrh zákona projednala a zaujala k němu neutrální stanovisko. Nicméně výhrady uplatněné Ministerstvem zemědělství se do něj promítly. Na závěr si proto dovoluji uvést, že za opodstatněnou je možno považovat pouze takovou úpravu, která by zohledňovala všechny zmíněné připomínky. Na základě uvedených informací navrhuji proto zamítnutí v prvním čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi a dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Zdeněk Syblík. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dámy a pánové, vláda na své schůzi 22. prosince 2014 zaujala neutrální stanovisko k výše uvedenému návrhu zákona Zastupitelstva Středočeského kraje s tím, že upřednostňuje předložení vlastního vládního návrhu. Přitom však v plánu legislativních prací vlády návrh novelizace zákona o lesích uveden není. Za prvé, že v návrhu Středočeského kraje absentují přesně stanovené výjimky ze zákazu zcizování lesních pozemků ve vlastnictví státu, respektive že zákaz zcizování by se neměl vztahovat na restituční převody. Oprávněné a dosud nevypořádané restituční nároky řeší platný lesní zákon v § 4 v odst. 2 až 10, v této novele označených jako 3 až 11. Zejména tedy v odstavcích 3, resp. 4. Předkládaná novela lesního zákona se nijak nedotýká těchto odstavců.